Další z věcí, co budeme určitě na výborech debatovat, je faktor monopolu firmy EKOKOM. Je třeba si ujasnit, zda chceme mít jedinou autorizovanou společnost, která se bude zabývat celorepublikovým systémem třídění, recyklace a využívání obalového odpadu, nebo otevřeme konkurenční prostor pro zdravou soutěž v této oblasti i pro jiné firmy. Dle mého názoru některá ustanovení v tomto zákoně konkurenci znemožňují a zpřísňují jí podmínky tak a jsou složitější, než je měla firma EKOKOM, když ona sama vznikala. Poslední věc, kterou chci vzpomenout. Chybí implementace takzvané subsměrnice o omezení jednorázových plastů do tohoto zákona. Naskýtá se tedy otázka, proč Poslanecká sněmovna má zhruba za půl roku jednat o změně obalového zákona znovu kvůli implementaci subsměrnice, když tyto požadavky směrnice zná ministerstvo již přes půl roku. Na konci své řeči bych chtěl znovu jako u těch předchozích tří zákonů navrhnout prodloužení projednání tohoto sněmovního tisku ve výboru o 20 dní. Děkuji za pozornost. Děkuji, pane poslanče, a na řadě je v obecné rozpravě pan poslanec Jan Zahradník. Prosím, máte slovo. Podporujeme, aby tento zákon prošel do druhého čtení. Víme, že to je problém, který opravdu je problémem zatěžujícím.

Je to veliký problém.

Vždycky je to téma pro diskusi, pro kritiku.

V podstatě všechny obaly skleněné se takto vrací zpátky do oběhu. U těch plastových to je problém specifický.

To jsme tady dlouze řešili, nakonec to pan ministr prosadil, že jsou na to ty kontroly topenišť, a tvrdí, že to funguje. Já stále tedy to zpochybňuji narušování domovní svobody, ale je to druhá věc.

Děkuji. Hlásí se ještě někdo z místa? Ne, obecnou rozpravu končím. Zájem o závěrečná slova nemá ani pan ministr, ani pan zpravodaj.

Návrh organizačního výboru je, aby tento návrh projednal výbor pro životní prostředí jako garanční výbor. Žádný návrh nevidím. Budeme tedy hlasovat o přikázání výboru pro životní prostředí jako výboru garančnímu. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl přikázán výboru pro životní prostředí jako výboru garančnímu Organizační výbor nenavrhl žádný další výbor, aby se zabýval tímto návrhem. Je zde návrh z pléna. Pan poslanec Adamec. Prosím, máte slovo. Děkuji, vážený pane předsedající.

Ano, děkuji. Žádnou další přihlášku nevidím. Budeme tedy postupně hlasovat o těchto výborech. Nejprve o přikázání hospodářskému výboru. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?